Děkuji. Ještě s přednostním právem pan ministr. Prosím, pane ministře. Já jsem za pohrdání tady všemi zúčastněnými označil tu úplně zbytečnou pauzu, kterou klub ODS vůbec nevyužil k tomu, aby věcně kritizoval návrh zákona.

To znamená, já nevím, jakým způsobem respektujete nějaký postoj konfederace, když jste si ho neobtěžovali ani sdělit. Je to tady čistá obstrukce a úplně zbytečně řadu věcí neprojednáme. Děkuji panu ministrovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Po něm pan poslanec Klučka. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, páni ministři, dámy a pánové, já ještě nebudu mluvit k Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, ale k tomu, co tady předvedl pan ministr, což pokládám opravdu za jako nevím, jak to říci slušně, abych tady někoho neurazil. Ale odpovídající věku mnohem mladší osoby, než je pan ministr a senátor. Za prvé přestaňte školit opozici, kdy si má právo vzít pauzu, když tady dopoledne tři hodiny se předvádí neuvěřitelný zmatek v řadách vládní koalice. Opakované zpochybňování hlasování, braní si pauz, revokace na to, aby se přijal naprosto nesmyslný zákon, který stanoví tři dny, které stejně všichni dodržují, že se v nich neprodává, jako dny, kdy se nesmí prodávat. Tak to je opravdu efektivita, nad kterou žasnu! Říct o zákonu účastnících odboje tom, který jste předložil, že zrychlí nějaké jednání, no to snad nemyslíte vážně! To je přece ta hlavní výhrada, kterou konfederace uplatňuje.

Že se čeká rok, dva roky na stanovisko ÚSTR, a díky tomu nemůže Ministerstvo obrany vydávat osvědčení účastníkům odboje!

A ne tento zákon, který neřeší z hlediska lhůt a z hlediska toho, kdo umře, nebo neumře a pro koho se to stihne, nebo nestihne, neřeší vůbec nic. A víte dobře, že konfederace právě toto namítala. Prosím vás, pojďte to zrychlit, a ne vymýšlet věci, které neřeší problematiku zrychlení. Děkuji panu poslanci Bendovi. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Jestli mluvíte o vládní koalici, tak prosím rozlišujte. Za stranu, jejímž pan ministr je členem, Českou stranu sociálně demokratickou, můžu říct, že my jsme tady téměř v plném počtu. Svůj názor jsme na zákon o otvírací době jasně deklarovali. Ve všech hlasováních jsme postupovali tak, jak jsme deklarovali. A pozměňovací návrh, který zavádí tři dny, jak říkáte správně, zcela nesmyslný, tak jste podporovali vy.

Nyní nejprve pan předseda Kováčik. Prosím, pane předsedo. Pane předsedající, paní a pánové, já vím, že je pokročilá hodina i pokročilý den v týdnu. Ale přece jenom bych rád věděl, v kterém jsme bodě, protože slyším, že se tady bavíme o zákoně, který teprve bude na pořadu. Teď zrovna jsme se bavili o zákoně, který už byl na pořadu. Jsem zvědavý, kdy se budeme bavit o zákoně, který je na pořadu. Tak. S přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

Stejně tak jste si zajisté všiml, že v debatě o bodu, který jsme už schválili, tady v ní pokračuje také člen ČSSD.

Jenom říkám, když pan ministr nebo pan předseda Sklenák se tak domáhá našeho stanoviska, tak se mu dostane podrobného stanoviska.